127.

Prosím nyní, aby smlouvu představil a uvedl ministr financí a místopředseda vlády Andrej Babiš. Prosím, pane ministře. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych odůvodnil vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Monackým knížectvím o výměně informací v daňových záležitostech.

Jde o daně z příjmu a daně z převodu majetku, respektive nemovitostí. Informace poskytnuté na základě této dohody podléhají daňové mlčenlivosti.

Smluvní strany se zavazují na žádost poskytnout také informace, které jsou v držení bank nebo jiných finančních institucí.

Doporučuji proto vyslovit souhlas s ratifikací této dohody. Děkuji vám za pozornost. Děkuji panu ministrovi. Návrh iniciativně projednal i rozpočtový výbor. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Po odůvodnění náměstkyně ministra financí Mgr. Simony Hornochové, zpravodajské zprávě poslance Pavla Šrámka a po rozpravě zahraniční výbor

III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.